A mě v tomto případě obzvlášť zajímá, co si o tom myslí pan poslanec Klučka i pan ministr Stropnický, protože podle jejich stanoviska jsem připraven se řídit. Mě nemůžete zkrátit v mém právu vědět, co si o tom zrovna oni myslí.

Já jsem určitě pro, abychom si vyjasnili pravidla, aby se to neopakovalo u každého hlasování ve třetím čtení. Tak jenom pro pořádek. Můj vzácný kolega pan poslanec Klučka, my jsme spolu pracovali na radnici, není zpravodajem výboru, ale zpravodajem Poslanecké sněmovny.

Já bych doporučoval, abychom se domluvili na praxi, že u legislativně technických řekne své osobní stanovisko zpravodaj Poslanecké sněmovny k danému tisku a zástupce navrhovatele.

Pokud si řekneme: toto bude standardní postup u všech třetích čtení. A já s tím souhlasím, pane poslanče. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

Já jsem přesvědčen, že si něco myslí, a chci vědět, co si myslí. Ano, pane poslanče, určitě tohle budeme řešit na vedení Sněmovny, abychom se domluvili na jednotném postupu. S výsledkem jednání budete seznámeni. Já poprosím o stanovisko pana zpravodaje. Děkuji. Osobní stanovisko zpravodaje je doporučující. Pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 167, návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji vám. Další hlasujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Černochové B1 s již schválenou legislativně technickou úpravou. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko výboru. Pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Děkuji za slovo.

Děkuji vám. Ano, já vám děkuji. Chtěla jsem takto učinit.